Má to souvislosti s přetrvávajícím značným znečištěním vodních zdrojů ze zemědělské činnosti. Toto znečištění je také ovlivněno velkou rozlohou intenzivně obhospodařované orné půdy. Dobrou zprávou je, že stále klesá materiálová a energetická náročnost hospodářství. Postupně se snižuje význam uhelných elektráren, naopak se zvyšuje podíl jaderné energie a obnovitelných zdrojů. V důsledku těchto pozitivních trendů klesají emise skleníkových plynů a emise znečišťujících látek. Dobrou zprávou také je, že roste podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v dopravě.

Významně v roce 2014 vzrostly veřejné výdaje do ochrany životního prostředí, a to zejména ze státního rozpočtu a díky výrazným akceleračním opatřením, která jsme přijali také z operačního programu Životní prostředí. Závěrem, kolegyně, kolegové.

Projevuje se v horizontu mnoha let. A jestliže dneska rozjíždíme klíčové projekty, jako třeba právě kotlíkové dotace pro oblast vytápění domácností nebo další, tak samozřejmě ten efekt se projeví.

Takže doufám, že v příštím období vám nebo případně nějaký můj nástupce budu moci říkat lepší zprávy o stavu životního prostředí v České republice. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministru životního prostředí Richardu Brabcovi. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, členové vlády, než přečtu usnesení výboru životního prostředí, tak bych si dovolil jako zpravodaj vás informovat o některých věcech, které pan ministr samozřejmě ve svém vystoupení řekl a zdůraznil, ale abychom si uvědomili, v čem žijeme a co můžeme ovlivnit, doplnil bych to některými čísly.

Zde musím konstatovat, že výbor pro životní prostředí hodnotil tuto zprávu kladně jak po stránce zpracování, tak po stránce obsahové, jako že je srozumitelná, dobře členěná. Jak pan ministr zdůraznil, byly tam přidány některé nové kapitoly a některé nové podkapitoly, takže je to členění podrobnější, a proto se všichni, kdo se zajímají o životní prostředí, mohou lépe orientovat v dopadech současného světa na životní prostředí. Dalším kladem, který výbor pro životní prostředí ohodnotil velmi příznivě, je to, že Ministerstvo životního prostředí vyslechlo požadavek výboru pro životní prostředí a tuto 220stránkovou zprávu s přílohami a tabulkami doplnil i o zprávy životního prostředí za jednotlivé kraje České republiky, což zprávu zpřehlednilo. Každý se může podívat, jakým způsobem si žije ve svém kraji. Nyní k těm trendům. Jak bylo řečeno, není situace vyhovující. Bohužel se zastavil trend zlepšování životního prostředí z předchozích let bylo zdůvodněno panem ministrem.

Z toho vyplývá, a to jsou ta čísla, která říkám, nechci strašit, ale ve zprávě to je, že 25 % populace naší země je vystaveno nadlimitní koncentraci částic PM10, což je ta prašnost významná atd., což přispívá k navýšení úmrtnosti a k předčasným úmrtím. Více jak 50 % občanů naší země žije v oblastech, kde jsou překračovány přípustné koncentrace karcinogenních látek, zejména benzopyrenu. Více jak 50 %. Bylo zde řečeno vliv zemědělství a podobně.

Klady. Klesá vliv národního hospodářství na životní prostředí zejména díky poklesu energetické náročnosti.

Kladem také je, že stagnuje produkce odpadu včetně komunálního odpadu. V nakládání s odpady převažuje materiálové využití, které je necelých 80 %, i když skládkování odpadu činí 10,5 %, ale materiálové využití komunálního odpadu stouplo na 35 % a věřím, že díky dobrému třídění a všem pobídkám poroste dále. Bylo zde řečeno, že výdaje na ochranu životního prostředí vzrostly o 12,5 miliardy korun v roce 2014, což je skoro o 50 % více, s tím, že byl výrazně posílen Státní fond životního prostředí a všechny ty programy, které k tomu vedou. Takže ve výboru jsme to obšírně prodiskutovali.

Bylo konstatováno, že je rozpracován společný projekt s polskou stranou, který bohužel současná polská vláda zastavila, a zatím se k tomu nestaví čelem. Byl také diskutován akční plán snížení dopadu dopravy na životní prostředí.

Diskuse se dotkla i varovného poklesu živočišných druhů v přírodě.

Proto byly časté dotazy na úzkou spolupráci Ministerstva životního prostředí s Ministerstvem zemědělství a s Ministerstvem průmyslu a obchodu.